Stanovisko výboru doporučující. Zahájil jsem hlasování o návrhu pana poslance Jana Zahradníka pod písmenem D.

I tento návrh byl přijat. Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, tak jak byly v proceduře navrženy. A nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Je to tak, prosím, paní zpravodajko? Přednesu tedy návrh usnesení. Je tady žádost o odhlášení všech.